Ministr vnitra Milan Chovanec odpověděl na interpelaci Zdeňka Ondráčka ve věci zvláštního příplatku pro služební místa v ochranné službě, sněmovní tisk 1040.

Děkuji, pane předsedající. Vážený jeden přítomný pane ministře, kolegyně a kolegové, shodou okolností včera při rozpravě ke sněmovnímu tisku 1024 paní kolegyně poslankyně Jana Černochová z ODS zmínila tzv. rizikáče a vzala za příklad příslušníky Policie ČR, ochranné služby, tedy ty kolegy a kolegyně, kteří vykonávají službu například zde v Poslanecké sněmovně. Já jsem v této věci oslovil pana ministra, a to již na začátku tohoto roku, a dotazoval jsem se ho, proč mají vedoucí skupin, popř. odborů zařazení u ochranné služby vyšší rizikový příplatek než ostatní policisté, kteří vykonávají běžnou službu policisty ochranné služby. Přišlo mi to nelogické, protože nevidím jediný důvod, proč by, pokud bych to vztáhl na obvodní oddělení policie, které máte většinou ve vašich obcích nebo městech, přijde mi absolutně nelogické, aby vedoucí obvodního oddělení měl větší riziko ze zákona, nebo v tomto případě z nařízení nebo z rozkazu policejního prezidenta, než policista, který provádí přímý výkon služby.